Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 3. prosince tohoto roku.

A teď tedy navrhuji, abychom určili pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Tomáše Vymazala ověřovateli této schůze. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh.

Samozřejmě platí dohoda předsedů poslaneckých klubů, že ti poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů, zasedáme v polovičním formátu.

Já ještě jednou připomínám, že hlasovat budeme nejprve osoby ověřovatelů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 73, pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 75. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 jednacího řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. A nyní tedy otevírám bod číslo 1.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Prvním z nich je zákon, který pan předseda uvedl. Jedná se o vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, který byl předložen v souladu s plánem legislativních prací této vlády a na doporučení skupiny států proti korupci. Když jsme tento zákon připravovali, tak jsme intenzivně komunikovali se zástupci soudů, státních zástupců, byly k tomu pořádány kulaté stoly, konzultovali jsme jej v maximální možné míře a myslím, že jsme jej vyladili natolik, že na tom zákonu je v podstatě shoda. Hlavním cílem je posílení záruk zákonnosti řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to zejména kárných řízení. Tohoto cíle má být dosaženo především zavedením druhého stupně řízení. Dále je účelem tohoto návrhu uzpůsobení právní úpravy tak, aby řízení mohla probíhat efektivněji. Navrhuje se zavést přípustnost odvolání, a to proti omezenému okruhu rozhodnutí. Odvolání nemá být přípustné zejména proti rozhodnutím procesního rázu. Nově mají místo jednoho kárného soudu existovat čtyři kárné soudy. V prvním stupni povedou řízení vrchní soudy, ve druhém stupni Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Nejvyšší soud má rozhodovat ve věcech soudců rozhodujících ve věcech správního soudnictví a dále ve věcech státních zástupců a soudních exekutorů. Nejvyšší správní soud pak má rozhodovat ve věcech soudců rozhodujících výlučně v jiném než správním soudnictví. Má být zajištěna jednotnost rozhodování odvolacích kárných soudů, má být zřízen společný senát odvolacích kárných soudů, který se bude zabývat zejména sjednocováním rozhodnutí. Kárné senáty vrchních soudů mají být složeny i nadále speciálně.